Pan poslanec Jiří Dolejš si přeje bod 134, což jsou daňové změny, zařadit na středu po pevně zařazených bodech, což by v této fázi bylo po bodu 10.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Jenom poprosím paní poslankyni, na který den to bylo. Mám zde napsáno jako první bod...

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 9, přihlášeno 180, pro 117, proti 36. Tento návrh byl přijat. Děkuji za slovo. Pouze chci navázat. Vy jste, pane předsedo, řekl, že to je po pevně zařazených, tzn. po bodu číslo 10. Ale tomu tak není. Máte pravdu, já se velmi omlouvám. Děkuji za pochopení a děkuji za upozornění. Budeme pokračovat.

Já bych chtěl jenom uvést pro záznam, že u hlasování číslo 6 mám na sjetině proti, ale chtěl jsem hlasovat pro. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro záznam. Paní poslankyně Kovářová ve stejné věci, předpokládám. Chtěla bych pro stenozáznam uvést, že u hlasování číslo 6 jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám proti. Také pouze pro stenozáznam. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?